Poslední dva volební body se týkají médií, veřejnoprávních médií, Českého rozhlasu a České televize. U Českého rozhlasu je to opět příběh rok starý, už 8. června 2017 skončilo funkční období třem členům Rady Českého rozhlasu, ta rada je devítičlenná, takže tři už je poměrně velký počet. Předchozí Sněmovna 7. června zvolila radním bývalého poslance pana Vítězslava Jandáka. Volební výbor se pak ještě snažil přes léto tu volbu a nominaci zopakovat, ale bohužel vzhledem k volbám to již předchozí Sněmovna nestihla dokončit. Současný volební výbor tedy vyhlásil prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny lhůtu oprávněným organizacím a sdružením podle zákona, aby do 2. března předložily volebnímu výboru návrhy kandidátů.

Je to usnesení číslo 69 ze dne 17. dubna.

Zvláštní zákon nestanoví způsob volby, volební výbor i volební komise navrhují volbu tajnou, dvoukolovou. Pokud někdo bude zvolen, šestileté funkční období začíná dnem volby. A já prosím o otevření rozpravy ke kandidátům a ke způsobu volby. Otevírám rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Děkuji vám.